Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové, vážený pane předsedo.

To je první věc, první návrh.

Jedná se o tisk 330 novela zákona o pozemních komunikacích, poslanecký návrh v prvním čtení, na pátek 8. 3. jako první bod po třetích čteních.

Já vám děkuji.

Nevidím nikoho přihlášeného s přednostním právem, takže budeme nyní postupovat podle písemných přihlášek. Jako první byl přihlášen ještě před zahájením schůze pan poslanec Lukáš Kolářík, kterému tímto dávám slovo. Dobrý den. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Vláda avizovala, že svým návrhem vyřeší problematiku dlužníků v České republice, nicméně tento návrh byl Legislativní radou vlády odmítnut. Takže v tuto chvíli vlastně neexistuje žádný vládní návrh, který by tuto situaci řešil.

Děkuji. Jako další je přihlášen pan poslanec Jan Bauer k návrhu pořadu schůze.

Hezké odpoledne, vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážené dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás požádal o pevné zařazení bodu číslo 61, sněmovní tisk číslo 290, a to, pane předsedo Poslanecké sněmovny, na středu první bod odpoledne.

Jedná se o poslanecký návrh novely zákona o pomoci v hmotné nouzi, který rozšiřuje již existující skupiny příjemců dávek, kteří jsou vyloučení z pomoci v hmotné nouzi, o ty, kteří se opakovaně dopouštějí závažných přestupků, jako jsou krádeže nebo ublížení na zdraví. Návrh současně upřesňuje navázání dávek na školní docházku dětí.

Za prvé, návrh alespoň částečně řeší palčivý aktuální problém lidí žijících v blízkosti problémových sousedů. Že jde o téma živé, jsme se mohli v debatě se starosty a místními přesvědčit i při nedávné návštěvě výboru pro sociální politiku v Ústeckém kraji, nebo z petic, které dostáváme pravidelně všichni do rukou. Starostové a lidé žijící v okolí problémových lokalit právem očekávají od vlády a poslanců pomoc, a myslím si proto, že je ta správná chvíle tuto debatu otevřít. Za druhé jde o téma, které ani v nejbližší době nebude řešit žádný vládní návrh. Ze seznamu 15 bodů pro zlepšení situace ve vyloučených lokalitách, které prezentovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, několik bodů vypadlo.